Do tísně se dostává demokracie v České republice a vy to všichni cítíte. My kritizujeme nikoliv redakci kultury a tak dále, my tady víceméně kritizujeme zpravodajství České televize, které je víc jak veřejnoprávní, tak účelové. Ale samozřejmě otázkou je, jak to každý cítí. My to cítíme tak, vy to zase cítíte jinak. Na to asi máme všichni právo. Tak je to velmi složité.

Není důvod se domnívat, že by fakt, že Rada České televize, která bude volena Senátem, měla nějak zlepšit činnost té Rady České televize. Je to velmi pochybné. Senát přece nebyl zřízen proto, aby volil Radu České televize.

Takže ta zkušenost tady z minulosti není negativní.

Poslanecká sněmovna může radu odvolat, neplníli rada své povinnosti stanovené tímto zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti a tak dále. Důsledek bude takový, že v případě, kdy Rada České televize nebude řádně plnit své zákonné povinnosti, což znamená například nezvolí generálního ředitele České televize a ta zůstane bez řádného řízení, odmítne se zabývat rozpočtem České televize, nebude kontrolovat účelové hospodaření České televize, nebude sledovat naplňování požadavků práv Evropské unie o transparentnosti finančních vztahů v České televizi, odmítne hlasovat o statutu České televize.

Ona vlastně ta rada nemusí, tím vypuštěním toho odstavce nemusí dělat nic a my v zásadě ji nemůžeme odvolat, protože bude odvolávána po jednom, tak jak se nám bude nebo nebude líbit.

Já jsem tady od roku 2010 a ta dělicí čára je intenzivnější. Stále roste. Jsou tu poslanci opozice a vládní koalice. Není tu žádný kompromis, neexistuje kompromis. A já se domnívám, my nemáme jediný důvod věřit v dobro nebo v dobrý úmysl těch nových zákonů, které vy stanovíte, protože vlastně už samotným vládním programovým prohlášením a stávající činností stávající vlády je všechno úplně jinak. Vy jste přece nikdy neříkali, že budete krátit valorizaci. Vy jste prostě totálně přehodnotili své programové prohlášení úplně jinak. Víte, tak by se dala nazvat ta vaše činnost taková.

A o co vlastně jde? My tady vlastně bojujeme do jisté míry o svobodu a demokracii, kterou vy svými krůčky velmi sofistikovaně ořezáváte. Vy chcete bránit svobodu a demokracii, až tady žádná nebude. Je už to příliš. Když se podíváte na tu diskusi kolem České televize na sítích, tak už to není tak jednoznačné, že by Česká televize byla tím nejsledovanějším, zejména myslím tím redakci zpravodajství. Velmi pochybné jsou ty kroky a pořady. A to vůbec jsme se tady nebavili o tom hospodaření s těmi 6 miliardami. Určitě by se nad tím dalo diskutovat. Já se domnívám, že ta novela je velmi účelová a má za úkol a za účel dát vládní koalici větší moc.

Také děkuji a další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Novák. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, ono to pokračování dnešní mimořádné schůze k bodu, k novele zákona o České televizi a Českém rozhlasu je skutečně dalším smutným mementem této koalice. My jsme tu vlastně dneska proto, abychom byli svědky, jak opět na sílu, pokud se vám to povede a jak jinak v tomto volebním období? ohýbá pětikoalice zákony, a tentokrát o České televizi a Českém rozhlasu.